Já vás poprosím, abyste se usadili na svých místech. Poprosím o klid v sále a poprosím o vystoupení určených ověřovatelů. Paní poslankyně Černochová nám sdělí výsledky hlasování. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Hlasování se zúčastnilo celkem 182 poslanců, pro návrh hlasovalo 92 poslanců a poslankyň, proti návrhu hlasovalo 90 poslanců a poslankyň. Nikdo se nezdržel. Děkuji vám, paní poslankyně. Já tedy konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala. Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme projednali stanovený pořad 23. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.